Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, jak již pan ministr řekl, jedná se o úpravu zákona, nebo o novelu zákona, a vlastně právní úpravy je přesné vymezení postavení kompetencí a odpovědnosti ředitelů a členů dozorčích rad státních podniků a vztahů orgánů podniků k jejich zakladatelům. Cílem je dále stanovit základní soubor práv a povinnosti podniků představujících obsah práva hospodařit s majetkem státu. Návrh má kromě jiného omezit korupční rizika, jak již zmiňoval pan ministr, a zamezit špatnému hospodaření a netransparentním prodejům majetku. Tento tisk byl přikázán hospodářskému výboru jako garančnímu výboru a já si dovoluji navrhnout přikázat tento tisk k projednání samozřejmě rovněž hospodářskému výboru sněmovny. Děkuji panu zpravodaji. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Jsem rád, že tento návrh zákona přišel do prvního čtení.

Takže také doporučuji sněmovně, aby postoupila zákon do druhého čtení. Děkuji panu poslanci Kudelovi. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Není nikdo takový. Končím tedy obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana ministra případně pana zpravodaje. Není zájem. Neeviduji žádný návrh na vrácení či zamítnutí předloženého návrhu. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru? Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat o přikázání hospodářskému výboru jako garančnímu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh žádnému dalšímu výboru. Ptám se, jestli má někdo jiný návrh na přikázání dalšímu výboru. Není tomu tak.